Děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, vážená paní poslankyně, nejprve mi dovolte zareagovat podrobněji na tu první část otázky.

Těch variant je samozřejmě více.

Ale vedle toho tady samozřejmě existuje i takzvané vízum za účelem strpění, což je český institut, který nezanikl ani s tím, že je aplikována evropská dočasná ochrana. Existují lidé ve specifických případech, cizinci, kteří nemají nárok na dočasnou ochranu z nějakého důvodu, a oni mají právo zažádat právě o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění. Ale to se týká lidí, kteří nemají nárok z nějakého legislativního důvodu na dočasnou ochranu.

Kdyby pánbůh dal a konflikt by skončil, tak samozřejmě skončí institut dočasné ochrany v tom termínu, jak je dán, a potom by samozřejmě ti lidé na území České republiky byli vystaveni takovým procesům jako všichni ostatní cizinci, kteří mají zájem v České republice za nějakým účelem zůstat. To je asi shrnutí těch právních instrumentů a já doufám, a i jsem o tom v pondělí hovořil s paní eurokomisařkou Ylvou Johansson, zodpovědnou za vnitřní bezpečnost, a opravdu jsem ji žádal, aby nám Komise dala tu vizi a svoji představu v co nejbližší době, protože jednotlivé členské státy se tomu musí přizpůsobit, případně i my tady v Poslanecké sněmovně, legislativně přizpůsobit ve Sněmovně a v Senátu, abych se nedotkl druhé, horní komory parlamentu, i oni by se tím samozřejmě zabývali.

Ta čísla odpovídají i tomu, co jsme zaznamenali ve školských zařízeních podle původní predikce a podle reálně přihlášených dětí, tak i tady nám to říká, že nějakých 20 až 25 % lidí, kteří přišli na území České republiky, zaregistrovali se, tady není. To řešení se teď hledá i na evropské úrovni, kdy už funguje konečně evropský informační systém, ten jednotný, o který jsme dlouho i jako Česká republika usilovali, a my v téhle chvíli na evropské úrovni se chceme přiklonit k tomu, že ti lidé, kteří na delší dobu opustí území toho členského státu, prostě už nebudou mít nárok automaticky na to, aby institut dočasné ochrany se jim udržel. Na druhou stranu je potřeba říci, že spousta těch lidí se vracela i za tím účelem, aby zkontrolovali svoji nemovitost v létě a podobně, a třeba nebude k žití v zimě, takže určitá část z nich, netýká se to jenom České republiky, ale celé Evropské unie, se vrátí. Já jsem teď stihl asi jenom ty dvě otázky, omlouvám se, tu první jsem vysvětloval podrobněji, ale vy ještě máte nárok na dodatečnou a já toho využiji ve druhé části. Děkuji. Vidím, že paní poslankyně má zájem ještě položit doplňující otázku.

Pan ministr bude reagovat. Děkuji, že jste mi tu otázku připomněla, protože jsem trochu pozapomněl.

My to státem garantované ubytování třeba v nařízeních ministerstev stále prodlužujeme, byť uznávám, že i tady to začíná být poměrně komplikované, protože ty úřady mnohokrát to zařízení také potřebují, ale co se státem garantovaných ubytovatelů týče, ty prostě udržíme a pokusíme se je udržet co nejdéle z pozice nějaké autority ministerské. Na druhou stranu poukazujeme na to, že více jak 110 000 Ukrajinců v současné době pracuje, a mnohokrát jsou i upozorňováni na to, že se prostě budou muset stále více zapojovat do vlastního hledání ubytování, zapojit se do klasického nájemního bydlení. Pokud vydělávají, nebudou moci spoléhat na to, že kraje, stát, města, kdokoliv jim ubytování bude donekonečna zajišťovat. Ministerstvo práce a sociálních věcí by mělo teď přijít s tím, co pak bude projednávat vláda, to znamená s nějakými termíny, do kdy budou všechny ty příspěvky vypláceny, v jaké výši a v jakém horizontu. Předpokládáme, že ti lidé se opravdu o sebe začnou z velké míry starat i tady v České republice sami.

Děkuji za slovo.

Děkuji. Paní Jana Černochová, paní ministryně, je omluvena řádně.